Nezapomeňte, že i řízení schůze svým způsobem je dáno jenom do 14 hodin, protože to byl předpoklad dohodnutý s předsedy poslaneckých klubů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Přihlášen je pan kolega Víťa Kaňkovský, který bude prvním vystupujícím po znovuotevření bodu číslo 78.

Příští týden je výborový, takže abychom mohli projednávat další záležitosti, je potřeba, aby se výbory sešly.

Potom by už před bodem 52 zase byl blok pana ministra spravedlnosti.